A týkalo se to i psychologického vyšetření, které souvisí s řidičem veřejné dopravy. Ostatní body se týkají zavedení nové technologie. Jestli chcete citovat, která konkrétní ustanovení stávajícího zákona budou vynechána a která dáme do sankcí jako nové, tak já jsem ochoten vám to přečíst, pane kolego ... Není třeba. Stanovisko výboru? Pane zpravodaji, stanovisko výboru? Záporné! Omlouvám se. Pane ministře, prosím.

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Pouze pro pořádek se ptám, zda postupujeme v souladu se schválenou procedurou. Takže nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E5 pana poslance Laudáta, dobře. Pan ministr?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Jedná se o to, že pan poslanec Laudát v bodech kromě E5 navrhuje změnu, resp. návrat sankcionování a způsobu sankcionování ze zákona k tomu, kdy byly spáchány přestupky řidiče taxislužby. Dosavadní body zákona se mění ve vztahu k posuzování spolehlivosti řidiče.

V bodě sedm je změna v § 21b odst. 3, kdy samosprávy by neměly vliv na to, jakými vozidly bude taxislužba poskytována. Potom je tam bod osm, kde je předepsáno, jakým způsobem musí být doplněny doklady ke splnění podmínek uvedených ustanovení pro povinnosti řidiče taxislužby.

Já vám moc děkuji a požádám vás o stanovisko výboru. Pan ministr?

Kdo je proti návrhu?

Tento návrh nebyl schválen. Můžeme pokračovat.

Opět se zde objevuje otázka návratu k původní textaci zákona z hlediska spolehlivosti řidičů, objevuje se zde poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů, ovšem v jiné podobě, než to říká v současné době zákon. V bodě tři nezaznamenání skutečného průběhu přepravy a je tam nahrazení slovy nezákonných úpravách taxametru. Opět to považuje předkladatel zákona za nadbytečné.

Pozor na to. Pánové mi tady našeptávají, ale ony jsou dva sněmovní dokumenty, jsou dvoje pozměňovací návrhy pana poslance Laudáta a ty se musí prohlasovat oboje.

V bodě pět je otázka, kdo smí a kdo nesmí provozovat a užívat stanoviště taxislužby. V bodě šest je k poskytování přepravy vozidlem je řidič taxislužby povinen vydat cestujícímu doklad o přepravě. Je to opět něco nadbytečného vůči stávajícímu zákonu. V bodě sedm je otázka změny názvosloví, že potvrzení se nahrazuje pojmem náhradní doklad. V bodě osm při zadržení průkazu řidiče taxislužby vystaví ten, kdo zadržel, ve třech vyhotoveních doklad o tom, aby to mohlo být předáno odpovídajícímu správnímu dopravnímu úřadu. A v bodě devět, to je poslední bod tohoto pozměňovacího návrhu, se vypouští současné znění a navrhuje se po dobu zadržení průkazu řidiče taxislužby nesmí řidič vykonávat profesi řidiče taxislužby.